Jestli opravdu chcete ušetřit, jestli to fakt myslíte vážně, jestli to nejsou jenom pokrytecké řeči, tak ušetřete teď!

Ona je potom neutratí. Potom ušetří.

No nějaká vláda tady bude pořád. To znamená, že i ta vláda, ta nelegitimní, co nikdy nedostala důvěru, když jí teď uložíme, ať sníží závazné výdaje, tak je prostě bude muset snížit a v termínu do 20 dnů nám předloží nějaký návrh, který pak budeme moci schválit. My to totiž sami udělat nemůžeme. My to podle zákona můžeme vládě jenom vrátit s tím, ať si ty výdaje sníží sama. A takový rozpočet by pro poslanecký klub TOP 09 bylo ctí schválit. Ale říct: My to teď schválíme, v tom rozežraném, nesmyslném objemu, s kterým jsme nikdy nesouhlasili, a pak budeme šetřit to je pokrytectví, kterému nemůže nikdo věřit, kolegyně a kolegové! A pokud to uděláte, tak se vás každý měsíc zeptám, kolik jste ušetřili a kdy navrhnete tu novelu, že utratíte míň. A vy totiž ani nevíte, jaké vládě. Ale co když to bude trvat tři čtyři měsíce? Co když tady do března, do dubna dál bude vláda Rusnokova, která si navrhla takto neodpovědné výdaje? Vy si vážně myslíte, že právě vláda Rusnokova přijde a bude navrhovat, že bude šetřit?

A ať sem předloží něco, kde alespoň těch 10 % uspoří. Buď naleznete odvahu pro toto rozhodnutí, a je to vaše suverénní rozhodnutí, a potom opravdu chcete šetřit. Nebo budete jenom mluvit o tom, že budete šetřit, ale současně řeknete: ať si ta vláda utratí, co chce. Ale pak prosím vás neříkejte, že chcete šetřit. Pak jenom něco jiného říkáte a něco jiného děláte. Z tohoto hlediska si dovoluji navrhnout usnesení, které respektuje režim kapitoly 13 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu: Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky základní parametry státního rozpočtu s doporučením: Příjmy nižší nejméně o 7 mld. Výdaje nižší nejméně o 12 mld. Deficit maximálně 105 mld. Termín na předložení nového návrhu: 20 dní.

Ale chceme respektovat, že mezitím se něco stalo. Tato Sněmovna odsouhlasila zvýšení výdajů za státní pojištěnce, podle mého názoru, ale byl to názor menšinový, totálně špatný krok.

Několik podobně nešťastných kroků už se stalo a my to respektujeme. Proto ne 24, ale 12.

Jestli to šetření myslíte vážně, tak ty výdaje snižte.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně, bych chtěl panu Miroslavovi Kalouskovi vzkázat jednu věc.

Pane premiére.

Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, s dovolením bych rád zareagoval na některé výtky pana poslance Kalouska.

My jsme skutečně zcela vědomě navýšili výdaje v tomto rozpočtu proti výdajům minulého rozpočtu, protože jsme reflektovali situaci české ekonomiky. Tato ekonomika pět let de facto neroste, pět let de facto stagnuje, v některých letech velmi mírně vzrostla, v posledních dvou letech klesá na rozdíl od ekonomik okolních. Všechny mezinárodní i domácí relevantní studie z naprosto nezávislých zdrojů konstatují, že fiskální restrikce významně přispěla k negativnímu ekonomickému růstu, chceteli vývoji, České republiky.

Domácí spotřeby, to znamená vládní i soukromé spotřeby.

Změny zákonů. Jiné uspořádání. To všechno je pravda. Ale rezervy v běžných agendách, které vedou k destrukci těch agend, to není žádné šetření. To je prostě nesmysl.